Pan místopředseda sněmovny si myslí, že děsíme paní senátorku, ale ona děsí rodiče těch dětí a říká, že když projde sněmovní verze, tak ohrožujeme tři tisíce dětí a deset tisíc děti. To prostě není pravda. Nicméně popíšu modelový příklad toho, na co senátoři zapomněli.

Protože je to všeobecné vzdělání.

Takže není pravda, že senátoři na to mysleli.

Fakt bych poprosil, abychom říkali... Takové malé překvapení. Tak za prvé ty důvodové zprávy jsou na našem webu.

My to svým kolegům posíláme.

Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, džentlmenskou dohodu předložím v Senátu a myslím si, že by to bylo velmi dobré a pomohlo by to všem.

Za druhé. Ještě k těm kvalifikacím.

Ale problém je, že on to nemůže ani podle té Poslanecké sněmovny, protože tam je taxativní výčet taxativní výčet oborů, profesí, které mohou pracovat v dětské skupině, včetně zdravotnického záchranáře. Ale pak tam třeba není učitel druhého stupně základní školy. Takže asi takto. Děkuji paní senátorce. Nyní se o slovo přihlásila paní zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Hana AulickáJírovcová.

Nikoho nevidím. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přivolám naše kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás tedy všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.